Děkuji paní poslankyni. Je smutné, že paní ministryně a její ministerstvo sídlí v obvodu Prahy 2 a neví, že na stejném obvodě jsou jesle zřízené zřizovatelem městskou částí Praha 2. Že toto zákon umožňuje. Dokonce máme dvě detašovaná pracoviště. Řeknu vám, paní ministryně, co udělala vláda pod vedením sociální demokracie, konkrétně v rezortu Ministerstva školství. Nařídila přijímání dětí v posledním ročníku, jak už to tady zmiňoval kolega kdy to bylo, víte na úkor koho? Nakonec jsme to tady horko těžko měnili, aby se ten problém vyřešil. Protože ten problém nastal ve chvíli, kdy rodiče, kteří opravdu potřebovali dostat své dítě do školky, to dítě do té školky dostat nemohli, protože ta školka má nějakou kapacitu. My jsme památková rezervace, takže samozřejmě nemůžeme, nemáme ty budovy nafukovací. Tak to byl jeden obrovský problém, který způsobila vláda, kde Ministerstvo školství měli sociální demokraté. Děkuji. Já bych možná jenom požádal, abychom se snažili držet projednávaného tématu. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Já jenom fakticky. Už tady byla řeč o takzvaných Husákových dětech.

Ale nepustili jsme je z města. Nepustili jsme je z majetku města Zlína. To, že tam ty peníze na obnovení kapacit byly dále dány, to už zde bylo řečeno. Já děkuji a v tuto chvíli končím rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo od paní navrhovatelky.

Prosím pokračujte. Chtěla bych poděkovat všem, kdo se do této košaté diskuze přihlásili.

Tak pak nevím, jestli prosazujete dětské skupiny, kam chodí dětí od jednoho do tří let, protože by tedy podle vás měly být ve stresu. Já se moc těším na odbornou diskuzi ve výborech. Myslím, že jako garanční bude navržen sociální, takže se na to moc těším. A jak jsem si zapisovala, kdo tady už oznamoval, že bude podávat pozměňovací návrhy, tak jich bude asi opravdu mnoho a závěrečná hlasovací procedura bude určitě zajímavá. Já také děkuji. Nezaznamenal jsem žádné návrhy na vrácení či zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh na výbor garanční? Pokud tomu tak není, tak bych zahájil hlasování.

Kdo je proti přikázání tomuto výboru? Já vám děkuji. Konstatuji, že jsme tedy návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Paní poslankyně, prosím. Děkuji. Pokud tomu tak není, myslím, že jsme návrh všichni slyšeli. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání komisi.

Konstatuji, že jsme tedy tento návrh přikázali k projednání i komisi pro sociální politiku.

Děkuji navrhovatelce a děkuji zpravodajce a posuneme se dál.